Nejdříve přikročíme k hlasování, které načetl v podrobné rozpravě pan poslanec Radek Vondráček, ohledně legislativně technických, gramatických a jiných chyb, které tady přečetl. Všichni víme, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat. To znamená, že nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.